To jsou samozřejmě věci, které jsou předpokládám naší společností široce sdílené, a proto se domnívám, že jsme schopni a že budeme schopni tento opční protokol ratifikovat.

Pak si myslím, že je tady usnesení zahraničního výboru, ano je to usnesení zahraničního výboru.

Ano, děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 356/1. Usnesení výboru pro zdravotnictví pod číslem sněmovního tisku 356/3 a záznam petičního výboru byl doručen jako sněmovní tisk 356/4.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.